Tady si dovolím jenom v krátkosti připomenout usnesení této ctihodné Sněmovny týkající se UNESCO a jeho rozporuplného, nechci říct ostudného vyjádření v rámci politických zásahů nebo politického boje v rámci Blízkého východu a vztahu Izraele a Palestiny, kdy tato ctihodná organizace, kterou UNESCO doposud byla, ingeruje do politických záležitostí, a my se tady vlastně tímto k tomuto hlásíme.

Pan ministr chtěl reagovat, viděl jsem jeho přihlášku. V tom případě, protože je po 13. hodině, mi nezbývá nic jiného než vás přerušit zcela, vyhlásit polední přestávku na oběd.

Panu ministru se omlouvám, že se na něj nedostalo, ale bude zapsán v evidenci jako řádně přihlášený do rozpravy. V tuto chvíli tedy vyhlašuji přestávku na oběd. Připomínám, že podle zákona o jednacím řádu když jsou vyčerpány interpelace na předsedu vlády a předseda vlády je řádně omluven, takže budou vyčerpány jistě velmi brzy přihlášené poslance, kteří interpelují jednotlivé ministry, žádám, aby přišli dřív než v 16 hodin, protože interpelace na jednotlivé ministry vlády České republiky začnou jistě před 16. hodinou.